Děkuji za slovo. Dobré poledne, dámy a pánové. Já jsem chtěl vaším prostřednictvím na pana kolegu Chvojku. A ví, že tady nebudeme hlasovat skutečně o Andreji Babišovi.

A opravdu, bude se hlasovat o nedůvěře vládě jako celku, nikoli o Andreji Babišovi. Děkuji. Prosím, pane poslanče, dvě minuty. Na jedné straně nám tady vykládají, jak vidí velký problém premiéra, a je to jeho kauza, a současně říkají, že to nemá žádný vliv na orgány činné v trestním řízení. To prostě není pravda. To prostě není pravda. My jsme vyzývali hned po volbách personální zdrženlivostí. A ty otázky jsou podle mě legitimní.

Není vám to podezřelé, pane ministře? Není to divné? Nemám žádnou tendenci vám radit, kdo to má být nebo nemá být. To je přece legitimní dotaz. To není agenda ministra vnitra. A nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Bartošek do obecné rozpravy. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení ministři, ministryně, dámy a pánové, nepřítomný pane premiére.

Každá vláda má nějaké jméno, nějak se označuje. Vzhledem k tomu, že problémy premiéra České republiky přesáhly hranice naší republiky, myslím si, že tuto vládu můžeme směle označit za vládu mezinárodní ostudy. Tato země je ochromena osobními problémy a potížemi jediného člověka a tím je premiér.

Andrej Babiš se brání tomu, aby odstoupil. Ona totiž každá demokratická strana má svůj vnitřní pud sebezáchovy. Zažily to všechny strany.

Končí tím, že ztratí svého majitele... Teď se smějete. A já si moc rád počkám na tu dobu, až v čele hnutí ANO nebude stát Andrej Babiš.

Ten vám říká, co je dobře, co je špatně.

Velice legrační je situace kolem sociální demokracie. Všichni tady tvrdí v rámci koalice, a je třeba říct, že i komunisti jsou součástí této koalice, byť tajní, říkáte, jak je vláda úspěšná. Jak je možné, že když je vláda natolik úspěšná, tak sociální demokracie se k ní nechce veřejně přiznat tím, že vládu podpoří.

Je potřeba celou záležitost ukončit, vrátit vládě a České republice důstojnost. A nikoliv, jak slýcháme, že se domníváme, že již pracuje. Obracím se proto na vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, kolegové, vy, kteří neodejdete ze sálu, až se bude hlasovat, a zůstanete. Až budeme hlasovat o nedůvěře, jste opravdu přesvědčeni, že tak jak to je, tak to má být, že takto se mají věci řešit a že premiér této země s tím vším, co je s ním spojené, má zůstat v čele vlády? Jste přesvědčeni, že stojíte za těmi správnými hodnotami, že to všechno stojí za to? Zvažte si celou situaci a zvažte ji ještě několikrát, protože nic netrvá věčně. Jednoho dne se budeme zodpovídat svým blízkým a svým dětem a svým voličům. Ale to, co je nejzásadnější, svému svědomí. Víc než v kterékoliv jiné situaci zde platí, že minulost dožene každého. A premiér vám o tom, co vás čeká, měl říct dopředu. Děkuji. A nyní tady mám jednu faktickou poznámku.

Tak, prosím. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, paní poslankyně a páni poslanci, v úvodním slově pana předsedy Občanské demokratické strany, ve kterém objasnil důvody, které navrhovatele vedou k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, se hovořilo o tom, co si občané této země zasluhují. Ochranu základních demokratických pravidel, ústavní integrity a nezávislosti vysokých ústavních funkcí. Všechny tyto požadavky jsou naprosto legitimní. Nicméně jsem přesvědčen, že nic z toho nebylo, není a nebude ohroženo, když navrhovatelé z Občanské demokratické strany, KDUČSL, TOP 09, STAN neuspějí se svým návrhem na vyslovení nedůvěry vládě. Tyto hodnoty nebudou ohroženy, ani když neuspějí navrhovatelé z SPD.